Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija sa saradnicima.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Pre otvaranja načelnog pretresa, podsećam vas da, prema članu 90. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Da li predstavnik predlagača Siniša Mali, ministar finansija, želi reč? Izvolite, gospodine ministre. Uvaženi predsedavajući, poštovani poslanici, 2019. godina iza nas ključna godina po pitanju razvoja naše infrastrukture i putne i železničke. Sedamdeset godina slušamo obećanja o tome da će neko završiti Koridor 10, da će spojiti i granicu sa Hrvatskom, sa Mađarskom, sa granicom sa Severnom Makedonijom i to auto-putem. Posle 70 godina obećanja koja ste slušali ove godine mi smo to obećanje ispunili, savladali smo Grdeličku klisuru, završili smo južni krak Koridora 10, i to je samo početak dobrih vesti koje građani Srbije treba da očekuju ove godine. Već do polovine avgusta meseca završićemo i potpuno auto-putem, Koridorom 11, spojiti Obrenovac i Čačak. Do kraja godine završićemo i spojiti, takođe, auto-putem i novim mostom Surčin i Obrenovac. Krajem leta očekujemo i otvaranje tzv. istočnog kraka Koridora10, dakle auto-put od Beograda preko Niša do Dimitrovgrada, odnosno bugarske granice. To su veliki uspesi naše putne industrije. To su veliki uspesi naše građevinske industrije i, kažem, nešto za šta ste obećanja slušali 70 godina unazad i do sada niko osim nas to nije uspeo da završi. Kažem, za građane Srbije, tek nas čekaju dobre vesti. Mi smo krenuli već da gradimo deo Koridora 11 ka crnogorskoj granici, dakle, Preljina – Požega. Kreću nam radovi na tzv. Moravskom koridoru. Dakle, povezivaćemo i Čačak, i Kraljevo, i Kruševac, i Pojate. Takođe ogroman, ogroman projekat i veoma važan za dalji razvoj, pogotovu centralne Srbije. Krećemo ove godine i sa auto-putem Ruma – Šabac – Loznica. Još jedan veliki iskorak i obećanje koje smo dali i koje ćemo ispuniti. Kuzmin – Rača, takođe. Dakle, četiri ili pet novih auto-puteva ćemo graditi i samo ove godine, pri čemu završavamo najveći deo Koridora 11 i završavamo Koridor 10. Zato sam na početku i rekao da će 2019. godine biti ključna i možda najvažnija godina za razvoj naše putne infrastrukture u poslednjih 70 godina. Za vašu informaciju naši auto-putevi, odnosno na našim auto-putevima imate sve više i više automobila.

Dakle, završetkom i južnog kraka i istočnog kraka očekujte još već broj i putničkih i teretnih automobila. Dakle, i postajemo i vratili smo se na mesto koje nam pripada, a to je da smo najvažnija putna arterija u ovom delu Evrope. Naravno ove investicije ne bi bile moguće bez završetka finansijske konsolidacije naših finansija, naših javnih finansija. Godine 2014, kao što znate, krenuli smo u velike reforme i ono što je predsednik Vučić započeo i po pitanju finansijske konsolidacije, mera prevashodno finansijske konsolidacije. Donošenje novog Zakona o radu sada ima efekte, a kada evo već treću godinu za redom imamo suficit u budžetu, kada smo prošle godine imali 4,3% rasta našeg BDP, kada nam stopa nezaposlenosti pada, kada nam stopa učešća javnog duga u BDP, takođe, pada. Sve su ovo dobre vesti koje nam daju za pravo i daju nam mogućnost da nikada više novca nego danas investiramo i u održavanje puteva i u izgradnju novih auto-puteva, a to je samo po sebi podstrek i signal za dalje jačanje naše ekonomije sa novim putevima, novim železničkim prugama, dolaze novi investitori. Za vašu informaciju, u prvih pet meseci ove godine imamo 17% više stranih direktnih investicija, nego u prvih meseci prošle godine, a cela prošla godina 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija. Apsolutni smo šampioni po tom pitanju u celom regionu. Najveća potvrda uspeha naše finansijske konsolidacije došla je prošle nedelje na Londonskoj berzi kada je država prvi put posle 2013. godine emitovala nove obveznice. Milijardu obveznica, milijardu evra obveznica koje smo iskoristili da vratimo stare dugove, skupe dugove, skupe kredite koje nam je ostavila prethodna vlast iz 2012, 2013. godine. Mi smo od svih investitora, a bilo ih je preko 320 koji su želeli da ulažu u naše hartije od vrednosti, dobili najnižu moguću kamatnu stopu, istorijski nisku kamatnu stopu na naš dug, 1,6% Ako uporedite to sa cenom kapitala iz 2011, 2013. godine, kada je ona bila 7,25%, vidite da se ekonomska i finansijska situacija u našoj zemlji popravila na način na koji je međunarodno finansijsko tržište, koje je najveći kritičar i reformi, ti ljudi i ti fondovi investiraju svoj novac, svoj sud dao i mi smo, umesto kamatnih stopa, koje smo plaćali 2011, 2012. i 2013. godine 7,25%, sada na kamatnoj stopi i prinosu od 1,6% Za građane Srbije, to je kao da dugujete 100 dinara, pa imate kamatu koju plaćate 7,25 dinara do danas, a od danas samo 1,6. Mi smo samo na tome uštedeli 3,8 milijardi dinara, samo na razlici u kamatama, skupe kamate koje smo plaćali na stare kredite i ove kamate koje su na istorijski niskom nivou. Posebno je važno i vezano za današnju raspravu i novi investicioni program, koji je predsednik Vučić najavio, upravo shodno rezultatu koji smo ostvarili prošle nedelje na Londonskoj berzi, činjenica da je Srbija skinuta sa tzv. "sive liste", što nam daje mogućnost da i dalje privlačimo strane direktne investicije u još većem broju. Mi sada razmišljamo na koji način naša ekonomija treba da nastavi da raste i sastavni deo toga u tom nacionalnom programu, osim ulaganja u onu bazičnu infrastrukturu, dakle, u kanalizacionu i vodovodnu mrežu, u fabrike za prečišćavanje voda, u železničku infrastrukturu je upravo ulaganje u putnuinfrastrukturu. Dakle, ulaganje u održavanje puteva, ali takođe i asfaltiranje i završetak i lokalnih, i regionalnih, i auto-puteva, što je u vezi sa zakonom koji je danas ovde pred vama. Taj investicioni ciklus treba potpuno, ne potpuno, ali treba da nam omogući da ostvarujemo stope raste ispod 5% na godišnjem nivou. Mi smo sada, prošle godine smo imali 4,3, a ove godine ćemo biti oko tri koma šest, sedam ili osam, ali sledeće godine sa ovim novim investicionim ciklusom želimo da budemo još brže rastuća ekonomija, a brže rastuća ekonomija sa druge strane ima i veće prihode u budžetu, ima i veću mogućnost za veće penzije, za veće plate u javnom sektoru, i to vam je taj investicioni ciklus koji smo započeli i koji sa ovim zakonom treba da nastavimo. Ja se nadam da ćete glasati za izmene ovog zakona, a na raspolaganju sam da vam odgovorim na bilo koje pitanje. Zahvaljujem ministre. Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite koleginice. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, na Odboru za finansije mi smo podržali predlog Ministarstva za povećanje cene putarine prema kilometru, upravo zbog toga što je jedan investicioni ciklus, a na osnovu izveštaja Ministarstva građevine i saobraćaja, dali jedan na potpuni izveštaj o tome koliko je uloženo kroz putnu infrastrukturu i koliko zaista je Srbija promenila svoj izgleda time što je završila mnoge projekte koje oni do 2012. godine nisu ni započeli. I, ono što se može primetiti to je da veliki broj turista koji svake godine prolazi Srbijom i putevima Srbije, danas mogu da kažu da je to mnogo, mnogo bolje nego što je ranije bilo i to povećanje cene od 12% predstavlja minimalno povećanje kada je u pitanju opšta cena putarine, s obzirom kada uzmete, recimo, cena putarine koliko je u okolnim zemljama recimo, pa čak i nekim zemljama EU na koje smo navikli da putujemo, recimo, imamo prilike da vidimo u kom kvalitetu govorimo o putnoj infrastrukturi, a kolika je cena koja se plaća. Tako da mi smo imali prilike na Odboru da razgovaramo o svemu, da čujemo predstavnike Ministarstva građevine, da jednostavno izlože svoj izveštaj i ako je naš Odbor nije nadležan za tu temu, ali formalno pravni predlagač i Ministarstvo finansija, koje je jednostavno dalo na osnovu izveštaja Ministarstva građevine ovakav predlog i mi smo takav predlog podržali.

Izvolite, kolega Mirčiću. Dame i gospodo narodni poslanici, čuli smo ovde obrazloženje Vlade Srbije koje je izneo ministar finansija, ali ministar finansija u suštini osvrnuo se samo na ovu tačku dnevnog reda, a to je visina naknade za korišćenje javnih dobara ili kako bi se to u narodu jednostavno reklo visina putarine koja će se u buduće plaćati na putevima Srbije. Više je posvetio pažnju tom napretku i ove prelomne 2019. godini i to je dobro. Imati optimizam i te kako je značajno u Srbiji koja je godinama, decenijama iscrpljivana privredno ekonomski, političkih, kako god hoćete. Ali, ministre dužni ste zarad istine, javnosti da kažete da je ovo emitovanje evroobveznica da je to novo zaduženje Srbije. Srbija je prodala obveznice koje su naplative za 10 ili 20 godina, ali to je milijarda za koju se zadužuje Srbija. Srbija mora kupcima ovih obveznica da, nakon određenog roka isplaćuje tu dividendu, odnosno taj novac koji su oni uložili, plus zarada. Kamata nije rezultat vaše mudre politike ili ekonomskog znanja, kamata je rezultat stanja na svetskom tržištu. Kada su u pitanju kamate, evidentno je da je od ranije zabeležen pad kamata na sredstva koja se ili prodaju na berzi ili koja se nalaze deponovana u pojedinim bankama i to je trend. To što vi kažete da je 2014. godine je bila kamata 7,4, nije mogla Srbija da utiče na te kamate, na međunarodnoj berzi je stanje kamata bilo tako 2014. godine. To je činjenica i ne treba bežati od toga.

Srbija pod znacima navoda je kreditno sposobnija, s tim što u međuvremenu sa 15 milijardi ukupnog duga koji je imala Srbija 2014. godine, Srbija je došla na 24 milijarde duga. Isto tako, istine radi, taj dug je nešto manji. Umanjen je ne za nešto, nego je sada to 23 milijarde i nekoliko, jer je Srbija počela da servisira te dugove. Logika kojom se vi služite i koju namećete javnosti je da Srbija sada uzima jeftine kredite da bi vraćala one koji su skuplji. Ta logika bi jasno uputila na to da se za toliko koliko Srbija uzima jeftinih kredita smanjuje ukupan dug, ali nema te srazmere, nema te proporcije da mi možemo da vidimo, da kažemo – evo sada smo uzeli milijardu, pa nije više 23, sada je 22 milijarde. To je prosta matematička radnja. Operacija. To matematički može. Samo toliko, kada je u pitanju opšte stanje i kada je u pitanju uspešnost prilikom prodaje, odnosno emitovanja ovih euroobveznica. To je istina koju treba saopštiti javnosti, da se povećao na neki način taj ukupan dug za milijardu evra. Što se tiče ove nadoknade za korišćenje javnih dobara, ono što utiče na visinu nadoknade za korišćenje puteva javnih i auto-puteva, to je jasno propisana kategorija vozila i karakteristika deonica javnih puteva. Sada, kada vidimo šta se tu promenilo, kategorija vozila ostala je i dalje podeljena u pet kategorija, prva, prva A, druga, treća i četvrta kategorija. S tim što prva kategorija su putnička vozila, prva A kategorija su motocikli i motori, druga, treća i četvrta kategorija su kombi vozila, vozila koja imaju dve ili više osovina, u zavisnosti od opterećenja. To su znači kriterijumi koji su od ranije utvrđeni i prema tome se i obračunava. Kada je u pitanju kvalitet, odnosno karakteristika deonica javnih puteva, istine radi, osim ovih novih deonica auto-puta na Koridoru 10, pa i Koridoru 11, ništa se značajno u kvalitetu deonica nije promenilo, čak šta više ne na bolje, nego na gore. Kada od Batrovaca ulazite u Srbiju možete da spavate i tačno znate da ste ušli u Srbiju. Sa koje god strane ulazite u Srbiju, ne treba da se govori da se ušlo na puteve Srbije, osetite kako to, kao po šinama, kao po pragovima da trucka i hteli, ne hteli morate da priznate da ipak ulazak u Srbiju mora da bude u budnom i u svesnom stanju. Ima smešnih situacija gde smo svedoci kada stranci koji prvi put ulaze, izlaze iz vozila u zaustavnoj traci da vide da li im je vozilo ispravno. Tolike su te vibracije da jednostavno ljudi ne mogu da poveruju. Svaki dan slušamo od resornog ministarstva, do duše, niste vi iz Ministarstva finansija za to, ali ima Ministarstvo za građevinu koje je nadležno, svaki dan slušamo kako će da se poprave putevi, kako samo što nije završeno ovo od Batrovaca. Opravdanje je uvek isto ili slično. Sada je Gospod Bog očigledno najkrivlji zato što su ove padavine, zato što su pljuskovi, a Batrovci, evo između ostalog, može i kolega Martinović da potvrdi, to je problem koji datira godinama unazad. Nikom nije to palo na pamet da popravi tu deonicu auto-puta. Sada je zatvorena ova deonica prema Šidu, videćemo kada će to biti završeno. Obično se to počinje kad je puna sezona, kada je tranzitni turizam u punom jeku, onda se tu počinje, prebacuje se čitav saobraćaj u jednu traku itd. Tako da ukupna slika o tome da se radi, o trudu, o zalaganju ministarstva obiđe čitav svet, za početak Evropu jer stranci vide da se tu dobrim delom vozi po jednoj traci auto-puta. Pri tome, da ne zaboravimo, naplaćuje se putarina kao da u punom kapacitetu koristite taj auto-put. Znači, što se tiče kvaliteta deonica puta tu nije nikakav pomak napravljen u pozitivnom smislu, da recimo, ljudi koji se voze jednom trakom, nije to ni mala razdaljina, nije mala kilometraža, da se kaže - zbog neadekvatnosti mi smo uveli neki benefit od 10 ili 5% Ne, sada se ide na povećanje cena naplate putarine, odnosno javnih dobara. Ova ideja, podsećanja radi, potiče još od pre nekoliko meseci kada je direktor „Puteva Srbije“ Drobnjak, to vam je onaj što služi predsedniku Srbije kad nema dovoljno teksta ili kad ne zna šta će, onda pita Drobnjaka koliko je popio rakija. To je čisto opisno, ništa da se u suštini upuštamo, jer to onako bude i simpatično. Kad čovek kaže – od jutros sam samo dve ili tri, to je simpatičnije nego kad je bivši ministar rekao – nemojte da kradete, kraduckajte pomalo. Zamislite kakva nam je infrastruktura u putevima, kakvo nam je rukovodstvo, kad pre doručka, recimo popije dve ili tri rakije. Ali, to samo prenosim ono što je moj utisak kada je ta osoba u blizini predsednika države. Ne zameram predsedniku, treba na tako jedan simpatičan način da opomene da za vreme radnog vremena nije dozvoljeno da se koristi alkohol. To je simpatično, meni veoma simpatičan način kako to radi na šarmantan način, kako to radi predsednik. Ali, ostavimo to po strani. Setimo se samo da na prvi zahtev koji je izneo dotični spomenuti direktor „Puteva Srbije“, resorno ministarstvo na čelu sa ministrom je reagovalo tako što je reklo – nema nikakvog pojma o tome da se razgovaralo na ministarstvu, to o povećanju cena ili promeni cena treba prvo na Ministarstvu. To što je rekao direktor puteva, to je njegova privatna stvar. Nedugo zatim, taj isti direktor kaže – ja ne komuniciram na taj način sa resornim ministrom, ja se obraćam direktno predsedniku države. Kada se čovek malo razmisli i zapita da li su to normalni uslovi u kojima mi funkcionišemo? Ne može direktor puteva, koji je po funkciji podređen ministru, da komunicira sa ministrom ni ministarstvo, nego eto, koristi te začkoljice sa kojima se koristi predsednik, pa on to da bi pokazao svoj autoritet, koji je viši od ministarstva, kaže – taj zahtev od 12% poskupljenja proslediće predsedniku države. Ni po Ustavu, ni po zakonu, ni po kom pravilu predsednik države nema nikakve veze za tim. Ima u smislu da je na čelu partije koja je najodgovornija za sve što se dešava u Srbiji. Koristeći tu svoju političku funkciju i ulogu može na neki način da sugestivno deluje na Vladu. Ali, gle čuda odjednom se pretvori to, što je govorio direktor puteva, pretvori se u nešto o čemu mi sada raspravljamo, a raspravljamo o tome da se poveća putarina 12% Sada vidimo ovaj psihološki momenat, koji je veoma bitan. U sred turističke sezone objavljuje se, obaveštava se javnost evropska da Srbija diže cene putarine. Ne govoreći, ne gledajući u apsolutnu vrednost, apsolutni iznos koji to iznosi, svako će normalan u inostranstvu da pomisli – pa, daj da tražim neki alternativni put. Što bih išao tamo gde se poskupljuje, pogotovu taj zapad, vi znate da oni jako vode računa o svakom centu, a ne o evru, koliko će potrošiti i za letovanje. To je taj psihološki momenat koji je i te kako bitan, ali nije on toliko značajan, značajno je ono što u strukturi ovog saobraćaja, frekvencije koji se odvija na našim putevima, velikim procentom učestvuje domaći saobraćaj, domaća vozila. Sada, kada uporedimo visinu poskupljenja od 12% i to kada uporedimo sa onim zemljama Evrope gde se ista metodologija koristi za obračunavanje visine naplate putarine ili korišćenja javnog dobra, što je u svakom slučaju adekvatnije pravno gledano, adekvatnije korišćenje javnog dobra, onda ćemo doći do podatka da i dalje u Srbiji, bez obzira na ovih 12% i dalje najjeftinija putarina kada se gleda broj pređenih kilometara i kategorija vozila. To imate zemlje u kojima se koristi ista metodologija za obračun visine naplate putarine, to je u Francuskoj, Grčkoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Španiji, Hrvatskoj, Portugalu, BiH, Makedoniji, Norveškoj, Turskoj i Belorusiji. Ima zemalja koje koriste vinjetu, to je ono vremenski da mogu da koriste autoputeve u tom zemlji neograničeno, ali je samo vremenski ograničeno, neograničena je kilometraža. Sad, kada pogledamo to, sa ovim povećanjem Srbija, preračunato u evre, pošto to svako radi u Vladi Srbije, zašto mi srpski radikali da javnosti ne predočimo slikovito koliko je to kada se preračuna u tu valutu koja nije zvanična valuta kojom se služimo mi u Srbiji, ali hajde da se i time služimo. U Srbiji je to za prvu kategoriju, za putnička vozila koji su procentualno najzastupljeniji, sa 3,6364 dinara sa 12% poskupljenja to je 4,0728 dinara po kilometru, po jednom vozilu. To otprilike ispada, kada se izračuna, to je 0,034 evra. Kada pogledamo i uporedimo sa zemljama koje istu metodologiju primenjuju, onda je recimo to u odnosu na Tursku gde je to 0,039, jeftinije za nekih 0,005 evra. U poređenju sa Grčkom, to je 0,045. Sad, da ne čitam sa, recimo, Italijom, to je 0,05, jeftinije 0,03 nego 0,05. Španija je isto tako daleko iznad Srbije kada se to preračuna, kada se uporedi i Francuska. E, ali koji elemenat nije ovde uzet? To je kupovna moć, to je standard. Od svih ovih zemalja koje koriste istu metodologiju, samo je BiH po standardu, po prosečnom primanju ispod Srbije po novim podacima. Makedonija, ali Makedonija, to je opšte poznato sada se Severna Makedonija, tako da ne zbog promene, nego zato što je standard mnogo niži, pa da ne uračunavamo. Gde vam je taj element? Zašto niste pogledali koliko je prosečno primanje u ovim državama, pa onda da vidite koliko je to u odnosu, na prosečna primanja, koliki je to trošak za korisnika puteva u ovim zemljama. To je realno merilo, to je realni parametar. Drugo, to što vi prikazujete ovu prvu kategoriju putničkih vozila, gospodo i te kako se odražava na ukupne troškove života nas koji živimo u Srbiji. Ali, kada pogledate ova vozila sa većim opterećenjem, to su vozila koja služe za prevoz većih količina robe, to se i te kako odražava, ne toliko značajno, ali jednim delom poskupljuje robu, konačnu cenu, utiče na konačnu cenu te robe koju oni prevoze. To je sve vezano. Sad, da ne bi bila to priča radi priče, pa da sad mi srpski radikali, kako to pokušavaju neki da nam spočitavaju, mi smo protiv ovoga, evo da vam kažemo, javnost da upoznamo da nije ovo jedini izvor iz koga se finansiraju održavanje, izgradnja puteva, odnosno iz koga se servisira jednim delom krediti koji se uzimaju na ime izgradnje puteva. Postoje izvori, jasno definisani zakonom, koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije od 1. januara 2019. godine, iz kojih se finansiraju, ali isključivo izgradnja, održavanje puteva i krediti, vraćanje kredita koji se uzimaju za ove svrhe. U izuzetnim situacijama iz ovih izvora, maksimalno do 10% se finansiraju lokalni putevi, u izuzetnim situacijama. To su sledeći izvori, znači naknade za puteve koje se obračunavaju i naplaćuju uz cenu derivata nafte, pa naknada koja se obračunava i naplaćuje na vozila koja koriste motorni pogon, na gas i na drugu energiju, pa onda godišnja naknada za drumska vozila, pa naknada za vanredni prevoz, pa naknada za postavljenje natpisa u zemljišnom pojasu koji se nalazi oko autoputeva, i 13 naknada ima koji svaki korisnik ili kupac nafte, naftnih derivata ili korisnik gasa plaća na ime održavanja puteva i unapređenja putne privrede. Kada pogledate to u budžetu Srbije, to su i te kako značajna sredstva. Ovde nas ministarstvo upućuje na to koliko bi se do kraja godine ostvario povećan prihod na račun budžeta, kada bi se povećale, ako se povećaju cene za 12% i izbacuje konačan podatak da je to 1,9 milijardi, u šta ne treba da se sumnja, do toga se dođe prostom matematikom. Ali kaže – na nivou od godinu dana, za sledeću godinu to bi bilo 27 milijardi. Gledajte, gospodo, kako se to prosto računa kada je u pitanju povećanje dažbina, u ovom slučaju putarine. Dovoljno narod ima, nije to ništa za jednog po glavi stanovnika, mi ćemo to da povećavamo budžet. Čekajte, gospodo, što se niste setili da uštedite na izgradnji postojećih auto-puteva, recimo, na Koridoru 10, u Grdeličkoj klisuri koju toliko spominjete? Grdelička klisura je rađena po projektu naše projektantske kuće koja se zove CIP. Tu su inženjeri koji imaju ogromna iskustva, tu su konstruktori, različitih struktura inženjeri. Do perfekcije su proračunali sve, čak i mogućnost klizišta i koji materijali treba da se ugrade. Šta se desilo? Štedeo je izvođač na materijalu, da bi on imao povećanu korist. Ko je izvođač? Strane firme. Pre neki dan ovde vodimo borbu, verbalnu borbu sa resornim ministrom da domaće firme treba što više da uzmu učešća. Strane firme na Grdelici radile, krenulo klizište. Angažovala se firma, zamislite, „Integral“ iz Banjaluke. Predračunska vrednost radova je bila 50 miliona za Grdeličku klisuru, evo ministra, neka kaže ako nije tako, krajnji trošak je preko 83 milijarde. Zamislite kakvu referencu ima „Integral“ iz Banjaluke, uradio je deo puta od Gradiške do Banjaluke. Pa zar to nije malo za razmisliti, zar to nije da se zabrinemo? Zar nisu mogle neke druge kompanije to da urade i zar onaj ko je uradio, na taj način da je loš materijal, loš kvalitet, zar nije mogao da bude kažnjen da on izdvoji iz svog džepa da to plati? Ne, imamo obećanje, imamo obećanje u javnosti, dato pred TV kamerama, da će ministar resorni da visi nad glavom izvođačima da završe istočni krak, a šta je sa ovim krakom, šta je se Grdeličkom klisurom, šta je sa fušerajem koji se radi na auto-putu, to nikog ne interesuje. Ne bi ovo bilo toliko interesantno, možda za javnost, da iza „Integrala“ ne stoji, to smo mogli da vidimo na tunelu, jedan pano transparent – sa jedne strane slika Milorada Dodika, a sa druge Aleksandra Vučića. Milorada Dodika mi srpski radikali politički podržavamo, sve dok zastupa stavove odbrane Republike Srpske, ali kakva je logika da „Integral“ firma, izvođač radova, stavi takav transparent? Mora da postoji, osim neke krvne veze, mora da postoji i neka finansijska sumnja. Sumnja je opravdana. Imamo javljanje i za repliku i ministar se javio. Obojica su šefovi država, šta je tu sad čudno da budu slike? Ne znam zašto se neke kolege ovde uzbuđuju što dva predsednika, jedan građana Srbije, a jedan Srba, njihove slike budu zajedno. Meni to zaista nije jasno. Mada nikako ne mogu ni da shvatim iz diskusije da kolega ne zna da se, recimo, od ovih sredstava finansira i čišćenje puta u zimskom periodu, pa spominje zemlje u kojima uopšte ne pada sneg ili ga vrlo malo ima i uvek će, nikako nisam uspeo da uhvatim da li govori o milijardama ili milionima. Znači, uopšte to nisam uspeo da ukapiram, da li priča o dinarima ili o evrima i stalno neke nule spominje, a da ne pričam o tome da cenu kapitala na tržištu određuje referentna kamatna stopa valute u kojoj se trguje. Koliko je meni poznato, ista ili mala su bila pomeranja između Euribora 2013, 2014. godine i danas. Srbija je dobila jeftinije kredite isključivo zato što ima bolji kreditni bonitet i nije to uvećanje javnog duga, nego plaćanje kredita koji su za Srbiju bili jako skupi. Pa ako je nekome 5% na godinu dana mala razlika, da mu objasnim, na milijardu evra 5% je 50 miliona evra, za 10 godina to je 500 miliona evra manje, ili da prevedem u BDP, skoro 2% BDP-a, ali to ne znaju, moraju još da nauče. Pravo na repliku ima Milorad Mirčić. Izvolite, kolega. Što se tiče uzbuđenja, poštovani kolega Arsiću, to je neko opšte mesto, kategorija koja nije zahvalna da se kaže na taj način, ali vama kažem ovde pred javnosti. Ako bih se ikad u životu odlučio da prevarim ženu, onda bi vi bili ti sa kojim bih prevario ženu, što se tiče uzbuđenja. Što se tiče matematike, gospodine Arsiću, nemojte meni, ja sam na fakultetu imao šest matematika, završno sa matematičkim modelovanjem. Možemo da pričamo o ekonomiji, možemo da uvažimo i vaše mišljenje, ali to mišljenje nije utemeljeno u istini, u činjenicama. To što vi pričate, to ne može realno da se ostvari. Mi bi voleli da je tako, da se razumemo, nema tog čoveka u Srbiji koji ne bi voleo da je Srbija tako kreditno sposobna, da se tako tretira, da ima toliki rejting, ali ne zaboravite, imaju iskustva iz ranijih perioda, i druge zemlje imaju iskustva, koga god hvali Međunarodni monetarni fond, koga miluje ruka stranaca, tome se ništa dobro ne piše. To nas plaši. Nemojte vi da objašnjavate kako se računa u milijardama, kako se računa u milionima i ko ovde spominje nule. To je sad potpuno nebitno. Ako mislite da ćemo mi radikali da gubimo vreme s vama raspravljajući, ne, mi želimo da čujemo ministra. Što se tiče firme iz Banjaluke, gospodine Arsiću, davno smo izašli iz predškolske ustanove, sve mi znamo, jako dobro znamo i javnost zna zbog čega te dve slike stoje tamo. Zato što je integral kumovski, prijateljski, rodbinski vezan sa Dodikom. Zbog toga stoji, a ne zato što, Srbija je zahvalna, naravno, poštuje i Dodika i sve one koji se bore za srpske nacionalne interese, a ovde je ekonomski interes u prvom planu. Nemojte da mešate te dve stvari. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, i ovde su neki isto 2014. godine govorili kako neke stvari ne mogu da se dese u Republici Srbiji, pa su se desile. Desile su se, i to baš u oblasti ekonomije, ali ne kao što se to predstavlja, nego tako što se danas, recimo, otvara još jedan aerodrom u Republici Srbiji, otvara ga predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. A njegov rad kritikuju oni koji ne mogu da otvore ništa, nijedan put, nijedan koridor, ništa, nijednu fabriku. Uvek je najlakše kritikovati. Uvek je najlakše pokušati da se napravi sumnja da je neko nepošten i da je neko nešto ukrao, a rezultati, to nema veze. Nema veze što Republika Srbija ima 400 kilometara još auto-puta više nego što je imala 2012. godine. Nema veze ni to što imamo bolji kvalitet puteva i nema veze što će sa svakim kilometrom rekonstruisanog i uređenog puta da se sačuva možda nečiji život, jer životi su mnogo vredniji nego novac. Ali oni to ne znaju, bitno je da stvaraju sumnju, ako je moguće, da niko ništa u Srbiji ne radi, da niko ništa ne radi, da bi možda, eto, stekli neku političku priliku da naprave neki rezultat na izborima. Pravo na repliku ima Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčiću. Koliko sam uspeo da razumem aerodrom je otvoren. Otvorio ga predsednik Srbije. Sve ostalo je gospodine Arsiću obaveza svake vlasti koja je na čelu Srbije. Izgradnja puteva je obaveza vlasti, tako narod i ceni, između ostalog, to je jedan od faktora koji utiče na to da li će narod dati poverenje ili ne. Dobro je da se dosta toga otvara u Srbiji. Kako će se održavati? Da li će biti ekonomski isplativ, ostavimo vremenu. To što vi pričate i služite se argumentacijom da se štiti život. Pa šta je prirodnije i normalnije nego da vlast koju je narod izabrao vodi računa o tom narodu. Mi ovde govorimo o realnim parametrima, o realnom životu. Kupovna, platežna moć u Srbiji se smanjuje. Treba voditi računa. Pažljivo povećavati cene. Ne može Drobnjak direktor Puteva Srbije da odokativno kaže 12% da se pokriju svi gubici i koji su na Koridoru 10 i ovamo. Što se tiče rejtinga, gospodine Arsiću, kreditne sposobnosti, dali su vam iz Evropske zajednice za Koridor 10. I nemojte da brinete daće vam uvek kada je u pitanju interes Evrope. Interes Evrope je da se završi Koridor 10. Ali vidite kako postupaju sa Koridorom 11, gde je nacionalni interes Srbije da se spoji sa Crnom Gorom. Nisu baš tako drage volje. Ne govore da je Srbija kreditno sposobna, pa će oni dati kredite. Nisu baš tako. Rade Kinezi, kineske firme, kineske kompanije, kineske banke daju, zato što su to počeli u Crnoj Gori, zato što vide svoj ekonomski interes. Na kraju krajeva i prijateljski odnos je tu u pitanju. Nemojte da obmanjujete javnost, na neki način, tako što vi tvrdite da je samo zasluga vas i vaše vlasti trenutno zato što je Koridor 10, zato što Evropa hoće da ima vezu i sa Grčkom i sa Turskom. Inače, ekonomski kada uzmete parametre nije vam to toliko isplativo kada je u pitanju frekvencija saobraćaja. Mnogo veća frekvencija saobraćaja, recimo je na Koridoru 11. Mnogo veća frekvencija saobraćaja je na ovom delu autoputa, odnosno puta koji radite za Rumu, Šabac, Loznica i Republika Srpska.

Nemojte tako, nemaju oni računicu, imaju strateško-politički interes i ništa više. Ekonomski da se povežu sa istokom, a mi smo na toj transferzali. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre svega je u interesu Republike Srbije da se završi Koridor 10, a ne u interesu EU. Oni koji su protiv Koridora 10, moram da kažem su protiv toga da stanovnici Vranja imaju auto-put do svoje prestonice Beograda i da budu povezani sa ostatkom Evrope. Borimo se i za Vranje i za Leskovac i za Niš i za Preševo, bogami borimo se i za Čačak i za Užice, za Kraljevo, da svi budu povezani sa prestonicom i državnim granicama. Finansijski efekat, sada je u diskusiji bilo, da milijardu i 900 miliona dinara treba da bude veći prihod za održavanje puteva da bi se preračunalo i piše lepo u Predlogu zakona, do kraja godine to iznosi ukupno sa sadašnjim prihodom 27 milijardi. Kolega prevrće reči i kaže sledeće godine biće za 27 milijardi više. Toliko o brojevima, toliko o ciframa i šest vrsta matematike. Matematika je jedna gospodine Arsiću, samo različite oblasti, jedna je matematika, jedinstvena. Imate numeričke metode koje se koriste za izučavanje približne greške, to koleginica i kolega Orlić najbolje znaju. Jedna je matematika, u različitim oblastima, ali gledajte gospodine Arsiću, mi govorimo ovde da se moglo mnogo drugačije rešiti ovde. Ovde se moglo ići sa povećanjem maksimalno u visini realnih troškova. Koji su realni troškovi? U ovim novim deonicama niko ne bi pravio problem što su otvoreni na Koridoru 10. Ko tu pravi problem? Tu se odrađuje na pojedinim deonicama visina naplate putarine. Niko tu ništa nema protiv, uložena su sredstva, gleda se računica, pre svega ekonomska računica da se povećaju sredstva u budžetu koja je opravdati izgradnju te deonice. Drugo, gleda se kolika je kupovna moć stanovništva. Evo zbog čega, gospodine Arsiću, moram edukativno da delujem na vas, ako povećate putarinu s jedne strane vi znate zakonitost, ako uzmete sa jednog dela i stavite na drugi ovaj deo će vam ostati osiromašen. Ako vi povećate putarinu na magistralnom putu koji se zove koridor vozači vozila sa većim opterećenjem koristiće alternativne puteve, gospodine Arsiću. To imate već primer na deonici od ulaska iz Mađarske do Kelebije do Beograda ne koriste više toliko, što bi rekli oni koji voze teretne kamione, ne koriste više toliko autoput nego koriste alternativne puteve, a taj put ide sa ovim regionalnim pravcima. Tu se narušava struktura tih puteva, ulažu se ogromna sredstva, ti putevi nisu baš tako projektovani za tolika opterećenja. Imate najbolji primer pa svi voze tamo preko Titela, Perleza, Pančeva, pa izlaze na Kovin. Morate o tome voditi računa, tu najviše udela ima domaći saobraćaj, ako je skupa putarina koristiće alternativne puteve, a što dobijete na mostu to ćete izgubiti na ćupriji. Hvala kolega Mirčiću.

Ne treba vam ovde, dame i gospodo ni jedna od oblasti matematike mada sam ih imao istina malo više tokom svog školovanja, pretpostavljam u gimnaziji više nego bilo ko drugi na nekom nivou studija. Ono o čemu vi sada vi hoćete da mi sada pričamo jeste sledeća stvar ako sam ja dobro razumeo, da se pokaže da za Srbiju nije dobro što je izgrađen Koridor 10. Kako je sada moguće da to za nas sada nije dobro i kako je moguće da su to želeli, da su čeznuli za tim da to urade svi koji su se nalazili na čelu države kako god se ta država zvala unazad 70 godina. Da li je moguće da niko od njih nije razumeo ono što razume i što sada pravilno čita neko od vas prekoputa? Neće biti da je tako, biće pre da je potpuno jasan naš interes i zašto je za ovu državu i njene građane dobro da ima završen koridor poput Koridora 10 i zašto je za nas dobro da mi možemo da predstavljamo dobar, kvalitetan most, onoga što se smatra sedištem Evrope i onoga što se smatra evropskim jugom. To je važno i za one koji dolaze i sa severa i sa juga, a ponajviše je važno valjda za nas ovde. Koliko su drugi čeznuli a nisu bili u stanju, toliko je valjda veći uspeh i veće zadovoljstvo Srbije na čijem čelu se nalazi Aleksandar Vučić što je u tome uspeo. Ko to može da ne razume? Pa, samo neko ko baš namerno neće da razume, a taj onda mora sebi pre svega da odgovori na sledeće pitanje, u čemu je razlika između njega i drugih političkih znalaca poput, recimo prisutnog Vukadinovića. Dakle, on isto priča, naši rezultati u ekonomiju su katastrofalni, on isto to priča, malopre je čini mi se to rekao na konferenciji za štampu, ne valja ništa što se tiče ekonomskih pokazatelja. Imati rast godišnje od 4,3%, a Srbija ga je imala prošle godine, to ne valja ništa. Napraviti koridor poput Koridora 10 koji nije uspeo ni Josip Broz Tito, ni to ne valja. Pa, kada te stvari pričate, a bukvalno isto pričate što i on vi se svodite na isti nivo političke relevantnosti kod ljudi koji ovo sve slušaju. Da li je to ispravno ili je to greška? Ne treba nikakva numerička metoda, to je greška velika ko kuća, ako ne verujete meni, pitajte njega.

Znači, put je put. Uglavnom se pravi od uvoznih komponenti, a barem onih najskupljih i koje su najviše zastupljene su uvozne. Cena puta je otprilike ista svuda u Evropi. Ako hoćemo da ga imamo, ne možemo da se merimo prema tome kolika je čija kupovna moć, mada mnoge zemlje koje su spominjane, imaju mnogo manji životni standard nego Republika Srbija, a veće cene putarina. Još nešto. Nije ni tačno i ne mogu sa tim da se složim, imali smo ovde i pre neki dan raspravu sa Komisijom za zaštitu konkurencije, da životni standard u Republici Srbiji pada. Povećava se potrošnja svih dobara, kupuje se više automobila, pa ko vozi tim putevima ako je lošije? Neki svemirci? Ko, neko drugi? Voze najviše naši ljudi. Najviše naši ljude voze i hoće da imaju uređen put. Hoće da imaju, da ne brinu kad izađu na put da li će da polome poloosovinu, točak ili neće. Nije put Novi Sad – Beograd jedini put. Treba ići i do Žagubice i do Petrovca na Mlavi i do Velikog Gradišta i do Golupca. To je moj kraj iz kog ja dolazim i znam kavi su putevi bili pre 2012. godine i znam kakvi su sad.

Pravo na repliku ima Milorad Mirčić. Izvolite. Moram da odam priznanje za vaše nadljudske moći da vozite unazad više nego neko unapred. To svaka čast. Evo, to posle Džarovskog, čuvenog menadžera, prvi put čujem da je neko radio lično. Samo vi vozite i dalje unazad, nije to loše. To može da bude turistička atrakcija. Ima jedno pravilo u matematici, gospodine Arsiću, kada već pričamo o tome. To prevedeno na običan jezik glasi – kada limes teži nuli, onda glupost nema granica. Gospodine Arsiću, mi ovde razgovaramo o konkretnim stvarima, o povećanju putarine. Govorimo o ekonomskim efektima. Mi smo rezervisani prema ovom povećanju od 12% On može da bude u visini realnih troškova, a to su troškovi koji su u pojedinim deonicama koji su uloženi za održavanje puteva i inflacija koja je realna. To bi moglo da bude neki osnov, a ovde je 12% najavio Drobnjak. Nije valjda da svih razmišljate kao taj čovek? Nemojte, ljudi. Može kontraefekat da bude. Potpuno kontraefekat. Nas ne interesuje ko kako razmišlja od ostalih političkih partija. Mi imamo jasan svoj stav. Mora u javnosti da se govori istina. Mora javnosti da se predoči sve što stoji iza nekog ekonomskog poteza, i dobro i pozitivno i, eventualno, negativno. Niko nije protiv gradnje. Kada ste čuli od nas Srpskih radikala da smo protiv gradnje bilo kog koridora, bilo koje deonice, bilo kog dela naselja, pa i „Beograda na vodi“ Nikad nismo spočitavali. Treba da se gradi. To smo javno, otvoreno rekli. Uspeli ste da konsolidujete budžet. Da li je to realno, stvarno znaćemo kada dobijemo završni račun. To ćemo znati, pa ćemo onda detaljno raspravljati o tome. Ali, nemojte ljudi da mi krenemo da veličamo neke rezultate koji realno ne postoje. Pitanje je kako će se ovaj procenat povećanja putarine odraziti na korišćenje puteva koji su sad završeni. O tome se radi. Krenuće vam ljudi alternativnim putevima, pogotovo teretna vozila. Šta ćete onda? Samo da završim. A, to što se tiče povećanja broja vozila, tačan je otprilike podatak, samo niste gledali strukturu tih vozila. Mi smo postali otpad, skladište za stare automobile koje u Srbiji kupuju ljudi zato što nemaju sredstava da bi sebi obezbedili neko novo vozilo ili da se upuste u kreditne avanture. To je suština. Izvolite, kolega Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, da glupost boli, ja sigurno ne bih vrištao. Ali, verovatno ima onih koji bi vrištali. Pazite sad, polazna osnova za ovo je 2009. godina kada je evro bio negde oko 90 dinara. Danas je 117, a razlika je znači negde oko 27%, 28% Samo ćemo da zabašurimo jedan deo činjenica koji nama ne ide u prilog. Takve su diskusije od uvaženog kolege. Znam da je, recimo, u Republici Srbiji u 2019. godini za isti period kupljeno oko 14.000 novih automobila, što je povećanje od skoro 20% za isti period nego 2018. godine. Znači, ne voze se više samo krševi.

Jer, znate kada bi se svi plašili i sumnjali, nikada ništa ne bi uradili. Strahovi i sumnje su za kukavice. Hvala, kolega Arsiću.

Hvala. Hvala puno. Uvaženi poslanici, želeo bih da vam skrenem pažnju na par stvari za koje mislim da su veoma važne, a koje na neki način proizilaze iz diskusije koju smo malo pre čuli. Najpre, vest koju je danas objavio Zavod za statistiku Republike Srbije, koja kaže da je potrošnja stanovništva skočila 11% u prvih pet meseci ove godine, u odnosu na prvih pet meseci prošle godine. Dakle, i to u stalnim cenama 8,2%, u tekućim cenama 11% Dakle, rast potrošnje u našoj zemlji, u prvih pet meseci govori o tome da više novca cirkuliše našom ekonomijom i da ga ima. Sa druge strane, za one koji pričaju o povećanju cena, u proseku u poslednjih pet ili šest godina, prosečna stopa inflacije, a inflacija po definiciji govori o povećanju cena, odnosno jednaka je povećanju cena, je oko 2% Dakle, mi govorimo o tom povećanju cena, u proseku da se sve cene u Srbiji povećaju za 2% što je minimum minimuma ili neki najniži nivo u celoj Evropi. Dakle, to su stvari koje treba imati u vidu. Ono što je meni posebno važno i sa tim ću završiti, da li je to neznanje ili šta, po pitanju emisije evroobveznica, ni na koji način, a to moram da kažem zbog građana Srbije, ni za jedan cent ili jedan dolar ili jedan evro nije došlo do povećanja javnog duga Republike Srbije. On je ostao na istom nivou. Mi smo skupe pare, skupe kredite zamenili jeftinijim kreditima, jeftinijim novcem i mi smo na osnovu toga uštedeli novac koji bi plaćali na skupe kamate ili koje bi plaćali kada bi smo se zadužili samo na domaćem tržištu i mislim da je to potpuno jasno. Dakle, ovo je jedan primer odgovorne finansijske politike, prevashodno, gde ako imate priliku na tržištu kapitala, tu priliku treba da iskoristite. Srbija se vratila posle devet godina na to tržište, uspela je da pokaže i potvrdi svoje performanse. Tu se ne bih složio da je novac jeftin, pa, eto zbog toga i mi smo dobili bolje uslove. Prvo, novac je jeftin od 2008. godine, znači od 2009. godine, nakon velike finansijske krize novac je već jeftin, i pored toga što je bio jeftin i 2009, 2010. i 2011. godine, Srbija je tada dobijala kamatnu stopu 7,25% Srbija danas dobija kamatnu stopu 1,6% Ogromna je razlika, pet puta je razlika, razlika ne samo zbog stanja na finansijskom tržištu, nego prevashodno, isključivo i najviše zahvaljujući stanju javnih finansija u našoj zemlji. Još jednom da podsetim i možda naučim neke, ne daje se novac i ne ulaže se u obveznice zbog stanja na tržištu danas, neko vam je taj novac dao verujući da ćete vi u narednih 10 godina imati sposobnosti, kreditne, finansijske, da ga isplaćujete na vreme. Dakle, taj novac ne zavisi od trenutnog tržišta, nego od potencijala onoga koji taj novac treba i da vraća. Pravo na komentar, odnosno repliku ima Milorad Mirčić. Izvolite. Blizu smo nekog, uslovno rečeno, dogovora oko povećanja cena. Ministar je, za razliku od prethodnih, rekao suštinu, prosečna inflacija od 2%, to je minimum na kome treba zasnivati i povećanje cena u svim oblastima i potvrdio ovo o čemu mi srpski radikali želimo da razgovaramo. Ministar je, naravno, iskoristio priliku da prikaže mnogo sjajnije nego što jeste. Gospodine ministre, moram samo da vas podsetim da ovih prvih pet meseci porasta kupovine, je rezultat što u januaru mesecu imate veliki svetovni praznik koji se zove „Božić“, što imate u aprilu mesecu „Vaskrs“. (Vladimir Orlić: Tako je bilo i prošle godine.) Tada kada vi poredite porast potrošnje, onda relevantno je to da poredite sa prethodnim periodima koji su katastrofa. Evo zbog čega. Zato što smo proveli četiri godine u objašnjavanju statistike od strane tadašnjeg DOS, ovo je vama blisko, pa su rekli da sve raste u odnosu na 1999. odnosno 2000. godinu, dok oni nisu došli na vlast, 1999. godine međunarodne sankcije, bombardovanje Srbije. Uvek su prikazivali u odnosu na prethodni period rast proizvodnje 110% Kako je mogla da bude proizvodnja u uslovima međunarodnih sankcija, kasnije se ispostavilo da neki koji su radili u tim statističkim zavodima, ministre, služili se prostim falsifikatima, pa je naknadno utvrđeno da je rast proizvodnje i BDP, nažalost, bio mnogo veći u vreme sankcija, u punom jeku sankcija, nego što je to donelo preporod tih proevropskih dosovskih stranaka. Ali, to je naknadno. I, ovo može da bude podvrgnuto proverama. Hajde neka bude, neka bude i to da građani imaju kupovnu moć, kako vi ovde želite da prikažete, da može i ovih 12%, samo treba sada da se izjasnite ko će posledice da snosi, ko će odgovornost za posledice da snosi? Hoćete ponovo da objašnjavate? Ovo vam objašnjenje za evro obveznice nije baš, vama kao profesionalcu, ne priliči tako da objašnjavate. Neće oni uzeti novac, ali će uzeti akcije u Elektroprivredi, uzeće imovinu ove države, iza tih evro obveznica Srbije, Španije, ili bilo koje druge države stoji imovina te države. To je prosto. Izvolite. Član. Lepo je što ste pustili ovako jednu raspravu, nadam se da će se nastaviti ove replike, jer očigledno imaju ljudi šta da kažu, ali vi morate malo da slušate kad se poslanici jedni drugima obraćaju. Mi ovde nismo da bismo trpeli bilo čije frustracije, argumente da slušamo do sutra nemamo ništa protiv, da iznosimo svoje argumente, ako dozvolite, takođe, nemamo ništa protiv, ali uvredljive izraze nećemo da trpimo. Znate, to što je Milorad Mirčić završio fakultet na vreme, kao mlad momak, kad je Bog zapovedao, on nije kriv Arsiću što je on samo dobio neku diplomu u svojoj 40 i nekoj godini. I, te frustracije mi ovde ne moramo i nećemo da trpimo. Uvredljivo je da takav neko lečeći svoje frustracije kaže da glupost boli, on bi vrištao itd. Zamislite da sad ja kažem kad god vidim Arsića pomislim, Bože svaka bolest me boli. Vi biste rekli da nije u redu to što kažem. Nije dobro to što ste dozvolili malopre, odnosno što niste primetili da je i ministar Mali rekao da on ovde govori da nekoga nešto nauči. Nemojte ministre. Vi nemojte ništa nas da učite, vi se samo ponašajte u skladu sa vašom funkcijom, a to znači odgovarajte narodnim poslanicima na pitanja. Mi smo, hvala Bogu naučeni, sve ovo što vidite ovde i ovih koji nisu danas ovde, cela poslanička grupa SRS se školovala, ili se školuje regularno na državnim fakultetima sa dobrim prosecima završili, neki završavaju, nema kupljenih diploma, nema sumnjivih diploma i molim vas, ovo se sad ne odnosi na ministra, nego na kolegu poslanika, a na vas, pre svega, da skrenete pažnju, dakle, frustracije se leče u nekim drugim ustanovama, ovo je Narodna skupština gde narodni poslanici razmenjuju argumente. Hvala. Smatram da nisam povredio Poslovnik i vi ste svesni i sami da su kolege vodile jednu stvarno dobru polemiku i ja sam dao više od sedam, osam replika i jednom i drugom, doduše koristili su i jedan i drugi ironiju i metaforu, dozvoljeno je, parlamentarizam je, ne vidim razlog da to sankcionišemo, naravno, uz svo poštovanje… I Milorada Mirčića, ali i uvaženog potpredsednika parlamenta Veroljuba Arsića. Ne bih želeo da ovo bude poligon za neki obračun lično sa njim, nije u redu, nije kolegijalno i nije korektno. Izvolite, kolega Arsiću.

Kad se to završilo, morao sam da počnem da radim jer je bila hiperinflacija, dok su se neki bavili politikom i sad ovde uzdišu i pričaju mi kako vole Srbiji i kako su pametni i sposobni i tako dalje, školovani. Ja njihove škole neću da cenim, niti mi pada na pamet, moje znanje je za mene, njihovo je za njih. Ovo znanju svedoče diskusije ovde, koliko ko zna i koliko ko ne zna, gospodine predsedavajući, kao i to koliko ko voli svoj narod i svoju državu, gde je kad bio, da li je spavao na suvom toplom i priča o patriotizmu, ili se valjao po blatu i po rovovima dok je branio taj isti narod koji ovi hvale sad. (Vjerica Radeta: Što si se valjao? Hvala, kolega Arsiću. Apelovao bih na sve kolege koji su prisutne da ne otvaramo te teme ličnog i privatnog života. Iz ove diskusije, ja nisam mogao da vidim da je Milorad Mirčić uvredio bilo kako uvredio, niti je govorio Veroljubu Arsiću, stoga ne znam zašto ste se vi, koleginice Radeta umešali u ovo i vređali Veroljuba Arsića, što on apsolutno nije zaslužio. Hvala vam.

Dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što je ova diskusija otišla u ovom pravcu, ali treba biti potpuno iskren i otvoren, na prvom mestu prema građanima Srbije. Nije ovde priča o tome, ne o nečemu što se ne vidi, hvala Bogu, put je infrastrukturni objekat koji se i te kako vidi i svaki kilometar tog puta i svaki tunel na tom putu i svaki most na tom putu se vidi. Da bi imali te puteve moramo da obezbedimo i način finansiranja. O tome je sada bilo reči, o evro obveznicama, o tome da mi ništa ne vredimo, da ništa ne znamo, a najviše boli to što nas uvažavaju i cene, ne kažem da nas vole, daleko od toga, ali nas uvažavaju i cene i rezultate daju i oni koji nisu iz Srbije. Naše rezultate hvale i oni koji nisu iz Srbije a neki to rade dobrovoljno, neki pokušavaju da naprave političke krize, jedino iz razloga što mnogima od njih i smeta napredak Srbije. Moraju kolege poslanici da znaju da nisu svi oduševljeni ekonomskim napretkom Republike Srbije, da svima političkim garniturama, zemljama u okruženju i smetaju rezultati koje Srbija ima i pokušavaju da naprave određene političke krize da bi sprečili eventualne investitore ili kreditore da ulažu u Republiku Srbiju. Najžalosnije je što ovde u srpskom parlamentu, da bi me čule kolege poslanici uvaženi, ja moram da pričam glasno, zato što neki smatraju da je sve za podsmeh, da sve što neko kaže treba izvrgnuti, izvrgnuti ruglu, treba se podsmevati, treba omalovažavati. Treba me uvažavati, kolege, tako što ćete im dobacivati, prekidati ih na svaki mogući način. Znači, to je jedan način i jedna nažalost slika političkog života u Srbiji. Ako svaki rezultat koji ostvarite bude sveden na to da je moglo ovako a ne onako, da je ovako bolje a ne na drugi način, a svi ti predlozi, ako ih zaista ima i ako su zaista iskreni, mogu da kažem da su u životu prilično neostvarljivi.

Izvinite kolega Arsiću, ako možete samo da mi dozvolite, stvarno, dajte da pustimo kolegu Arsića da govori.

Oni to vama ne rade niti vam to radi kolega Arsić. Slušao je kolegu Mirčića sve vreme. Molim vas bar za minimum neke kolegijalnosti. Kolega Marinkoviću, sada ću da kažem, da iznesem jednu činjenicu. Recimo, bilo je ovde predloga kada se pričalo isto o auto-putevima pre neki dan, jedan moj uvaženi kolega je rekao zašto podižemo kredite, uzimamo evro obveznice, utvrđujemo javne interesa, hajde da građani Srbije kupuju obveznice Republike Srbije. To je rečeno.

Zašto? Zato što takvi ljudi žive u prošlosti. Oni se sećaju vremena Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sećaju se vremena Josipa Broza.

Ili, kada počnu da pričaju da država treba da bude regulator na tržištu energentima, a država je učesnik na tržištu energenata, pa to mora neko drugo regulatorno telo da radi, ne može država jer bi inače, znate koga oterali? Ruse iz Naftne industrije Srbije. Ne bi ni bio „Turski tok“ Ne bi mogli ni da pričamo o „Južnom toku“, ali treba poznavati neke materije, a ne živeti u prošlosti. Od prošlosti se ne živi, od demagogije se ne živi. Ako kažem da je naša putna infrastruktura u Srbiji najbolja ne bi bilo iskreno i ne bi bilo tačno, ali da kažemo i da je najgora, takođe ne bi bilo ni iskreno ni tačno. Činjenica jeste da su potrebna ulaganja u rekonstrukciju postojećih puteva i izgradnju novih puteva. To je činjenica, to ne može niko da ospori. Sada će neko da kaže – da li treba dva, tri, pet ili deset posto ako se zna da od 1999. godine do 2012. godine nije maltene ni dinar uloženo u održavanje puteva, kako regionalnih, tako i lokalnih. Pričali smo ovde u Skupštini, ako hoćemo da Srbija ekonomski napreduje, ako hoćemo da poboljšamo kvalitet života i standard građana, moramo da razvijamo saobraćajnu infrastrukturu. E sad, neki bi to hteli da traje 50 godina, a neki hoće da to završe za sedam, osam ili deset godina. To su te relacije, jer je valjda njima bolje da budu usporeni, uspavani, njima je bolje kada nemaju novca da štampaju dinare, da naprave inflaciju. To je, izgleda mi, bolje rešenje. Po nama nije, hoćemo da Srbija ima svoj bonitet, da ima svoj rejting koji pokazuje ne samo po kojoj ceni kapitala se Srbija zadužuje u inostranstvu ili na domaćem tržištu, svejedno je, po toj ceni ako je cena niska, garantuje se drugim investitorima koji žele da započnu neku proizvodnju u Srbiji, da je Srbija i pravno i ekonomski sigurna zemlja, ali to ne vredi govoriti. Oni bi hteli da se vratimo u vreme zemljoradničkih zadruga, ko možda Kolhoza ili tako dalje, u vreme društvene imovine, u vreme radničke klase. Možda je to bilo za ono vreme odlično, ali danas živimo u 21. veku. U 21. veku živimo i valjda treba da se okrenemo nekim tržišnim vrednostima da bi smo obezbedili tržište i u Srbiji, bez obzira da li je to tržište u smislu potrošnje ili tržište u smislu investicija, moramo da imamo saobraćajnu infrastrukturu i puteve. Ako ih već napravimo, dovodi se u pitanje kako ćemo da ih održavamo? Svaki naš građanin želi da se na prvom mestu koriste ti putevi na bezbedan način. To je valjda na prvom mestu i ta stvar, ta činjenica je, čini mi, se najvažnija, na drugom mestu i kvalitet tog puta. Jedno su sa drugim nekako povezani i bezbednost i kvalitet tih puteva.

Ja nisam za 15 – 20 godina, zato što će mnogi, znajući kakvi su nam putevi bili, da nastradaju na putevima zato što se mi cenkamo koliko će to da traje, a mislim da ljudski život nema vrednost, da nema novca koji može da ga plati, ne postoji, pogotovo ne u saobraćaju, gde se prilično života gubi. Bez obzira na sve, sva poboljšanja i smanjenja, to je još uvek visoka stopa. Hoćemo autoput. Ja želim da idem, a verovatno i većina građana, sa jedne granice na drugu Republike Srbije i da svuda vozim autoputem, bez obzira da li krećem Koridorom 10, prema Bugarskoj, ili Severnoj Makedoniji, ili ću možda da koristim Koridor 11, prema granici sa Crnom Gorom. Nekim kolegama je važnija forma, nije važna suština, nije važno šta govorite, nisu važne ni tačke, ni zarezi, gde je ko stavio, da bi njihova priča, koja je u suštini jako šuplja i prazna, mogla da opstane. Ako svi znamo, bar se nadam, neki su rekli i pokazali da možda neke stvari ne znaju, održavanje puteva nije samo da se kosi trava, da se povlače bele ili žute linije po putu, održavanje puteva je i zimsko održavanje puteva, a mogu da kažem da je naš autoput jedan od najbolje čišćenih autoputeva u ovom delu Evrope i ovom regionu. Za to su isto potrebna sredstva. I kada napravite kolaps, kad se desi, niko ne pita da li je to bilo dva, tri, pet ili 12%, nego kaže da mu je život ugrožen zato što put nije očišćen i on se nalazi u vozilu zavejan na tom putu. Ali, nije bitno, bitno je da pričamo kako smo završavali neke matematike i znamo ono ili ovo. Ko da je zato bitno da li se zna Pitagorina teorema ili ne, da li se to zna ili ne. Bitni su ekonomski pokazatelji. Da li to može da utiče bitno na ekonomsko okruženje koje Republika Srbija ima? Ne može. Da li će to da utiče na to da međunarodni transport ide preko Republike Srbije? Da li će više ljudi koristiti naše puteve ukoliko su kvalitetniji? Hoće. Hoće. Veliki broj, znam sigurno, koji prolaze kroz Srbiju, veliki broj građana koji nisu odavde, prolaze kroz Srbiju, zato što je, pre svega, bezbedonosno sigurna zemlja. Ali, hajde da budemo, koliko je god to moguće i saobraćajno bezbedna zemlja. To ne možemo tako, što ćemo da računamo neprestano neke procente i da se plašimo da li će tu neko nešto da ukrade. Ima ko se time bavi. Bavi se time policija, bavi se time tužilaštvo. Bolje time da se bave, nego da se bave uviđajima na saobraćajnim nesrećama, pa čitamo po novinama kako je, ne daj Bože, poginulo neko dete od dve, tri, pet, šest, deset godina, kako je čitava jedna porodica nestala, jer to odlučuje 2%, 3% Za život jednog čoveka 2-3% ne predstavlja ništa. Za opstanak u političkom životu nekima je 3% često nedostižno, čak i u skoku sa motkom. Da li se još neko javlja od ovlašćenih predstavnika ili predsednika poslaničkih grupa? Pošto se niko ne javlja, prelazimo na red prema prijavljenima za reč. Krećemo sa spiskom. Prvi je narodni poslanik Jahja Fehratović. Nije prisutan. Drugi je prof. dr Miladin Ševarlić. Ni on nije prisutan. Treći je Marijan Rističević. Nije prisutan. Muamer Zukorlić, nije prisutan. Milija Miletić, nije prisutan.

Danas raspravljamo o nečemu što SRS apsolutno ne podržava, a to je povećanje putarina. Predlogom zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara predviđeno je povećanje putarina u iznosu od 12% Ma šta mi srpski radikali pričali i ma kakve argumente iznosili, vi ćete ovo povećanje usvojiti. Mi smatramo da povećanje iznosa putarina nije opravdano iz brojnih razloga. Prvi razlog je ekonomske prirode i odnosi se na platežnu sposobnost naših građana. Krajem maja meseca predsednik Vučić i predstavnici MMF-a, koje je predvodio šef Misije Jan Kejs Martin, imali su sastanak nakon koga je ocenjeno da stabilan privredni rast daje mogućnost za povećanje plata i penzija. To nije prvi put da se u manjem iznosu povećavaju plate i penzije, ali problem je što poskupljenja poput ovog pojedu ta povećanja koja građani, nažalost, apsolutno ne osete. Podaci Zavoda za statistiku kažu da je prosečna bruto zarada u aprilu mesecu ove godine iznosila 75.441 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 54.645 dinara. Poznato je da u taj prosek ulaze i brojni direktori javnih preduzeća i politički funkcioneri koji primaju izuzetno velike plate. Tako da, kada se oni izostave, jasno je da običnim građanima na raspolaganju nije ni tih 54 hiljade dinara, koliko iznosi prosek. Drugim rečima, građani izuzetno loše žive i za njih je zaista problem da podnesu bilo kakav dodatni namet, pa i povećanje putarine. Kada uporedimo situaciju u Srbiji sa situacijom u zemljama u regionu, jasno je da je kod nas cena putarine mnogo veća nego u regionu. U okolnim zemljama putarina se naplaćuje po sistemu vinjeta, a cene su sledeće: u Austriji je moguće kupiti vinjetu kojom se za deset dana obezbeđuje prolazak po njihovim putevima za svega devet evra, u Sloveniji za deset dana to košta 15 evra, u Mađarskoj 11 evra, u Rumuniji svega četiri evra, a sve ove države nude i dodatne popuste redovnim korisnicima njihovih puteva. U Srbiji, nažalost, samo trasa od Subotice do Severne Makedonije košta 14 evra. To je nekih 15 kilometara koji se mogu preći za nekoliko sati. Postavlja se pitanje zbog čega Srbija ne uvede vinjete i umesto sistema naplate prema pređenom kilometru ne pređe na sistem naplate sa vremenskim ograničenjem? Predstavnici vlasti rekli su da vinjete ne bi bile dovoljne za kvalitetno održavanje puteva i da bi u tom slučaju bile neophodne subvencije države. Pa, zbog čega onda ne preći na sistem subvencija državnih? Nije rešenje svaliti sve na građane i nije normalno da naši građani, koji primaju plate daleko manje od evropskog proseka plaćaju putarine mnogo više od građana EU. Ukoliko povećate cenu putarina, to će dovesti do toga da stranci odluče da se opredele za alternativne puteve, što je apsurdno, jer umesto da našim putevima prođe što više vozila i da zaradimo što više na ekonomiji obima, mi ćemo strance oterati, pa pošto i dalje želimo da ostvarimo prihod od putarina, povećavaćemo ih tako da maksimalno opteretimo naše građane. Može se očekivati da nakon povećanja putarina i domaći vozači sa autoputeva pređu na lokalne puteve koji su već opterećeni, da prolaze kroz naseljena mesta, što će povećati buku, zagađenja i gužve. Kada na domaćim putevima zabeležimo značajno manji broj prolazaka, ponovo ćete se žaliti kako nema novca za održavanje puteva, onda sledi još jedno povećanje i tako u krug. Nisu naši građani krivi za to što su naši auto-putevi u najgorem stanju i ne možemo ih kažnjavati za to što su prethodnih godina glasali za one koji puteve nisu sredili. Imajući u vidu da su naši auto-putevi najgori, logično bi bilo da i putarina u Srbiji bude najniža, a da se održavanje puteva finansira iz drugih izvora. Hvalite se kako tri godine u budžetu imate suficit. Može li se nešto od tih sredstava iz državnog budžeta odvojiti za održavanje puteva i mogu li se uzeti koncesije ili zajmovi od vaših evropskih prijatelja? Sve je prihvatljivije od toga da se ovo prebaci na teret građana, a pre svega toga neophodno je promeniti ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranu Mihajlović, koja je u više navrata pokazala da nije sposobna da rukovodi svojim resorom. Podsetiću vas da je Zorana Mihajlović bez tendera zaključila ugovor sa američkom firmom „Behtel“ za izgradnju auto-puta Čačak – Pojate, gde je cena po kilometru iznosila 7,3 miliona dolara, a ukupna vrednost posla iznosila je 800 miliona dolara, iako je postojala ponuda kineske kompanije China road and bridge corporation koja je bila 300 miliona jeftinija. Jasno je da se u ovaj posao neko ugradio, posebno kada se uzme u obzir praksa iz regiona. Poznato je da je „Behtel“ firma koja gradi u novim američkim kolonijama gde sklapa poslove pod sumnjivim okolnostima, gde se sa američke strane angažuju diplomatija i politika, a sa naše strane i strane drugih zemalja u okruženju lokalni američki špijuni. Sličan slučaj dogodio se i u Zagrebu gde je potpisan ugovor za izgradnju deonice auto-puta Zagreb – Split, gde je otkriven slučaj korupcije u koju su bili umešani brojni političari iz hrvatskog državnog vrha, od Sanadera, preko Račana, pa do hrvatskog ministra saobraćaja i ambasadora u SAD koji kasnije bio konsultant i lobista „Behtel“, tako da je Hrvatska na kraju oterala „Behtel“ i prekinula taj posao. Isto tako, na Kosovu, uz intervenciju tamošnjeg ambasadora SAD, izgrađen je auto-put od Prištine do albanske granice, a gde je cena auto-puta po kilometru iznosila čak 10,75 miliona evra. Ovaj auto-put jeste bio težak za izgradnju, ali stručnjaci procenjuju da je jedan kilometar auto-puta na Kosovu mogao biti izgrađen za pet miliona evra po kilometru. To se zove uterivanje dugova američkim kolonijama, a Zorana Mihajlović dopustila je da se naša sredstva, dakle sredstva Republike Srbije, preliju američkoj firmi i da bi se ugradila za jedan deo od tih 300 miliona evra. Zbog toga je, naravno, trebalo odavno da odgovara i odavno da bude smenjena, kao i zbog činjenice da smo izgubili preduzeća za održavanje puteva i da održavanje naših puteva trenutno obavljaju stranci čije su usluge daleko skuplje i za čije je angažovanje potrebno izdvojiti daleko više novca. Mi smo već imali povećanje od 10% početkom 2017. godine, a početkom ove godine, tačno 4. januara, Zorana Mihajlović izjavljuje da nije planirano povećanje putarine u 2019. godini i najavljuje, kada ove 2019. godine budu otvorene nove deonice auto-puta Koridora 11 i Koridor 10, da se putarina jedno vreme uopšte neće naplaćivati, a da će se potom naplaćivati po istim cenama koje su važile 2018. godine. Dakle, ovo ne samo što nije ispoštovano, već smo mi sada suočeni sa novim povećanjem putarine od čak 12% Za nas iz SRS prihvatljivo bi bilo da se putarina poveća u iznosu od dva do tri posto, koliko iznosi procenjena stopa inflacije i obzirom da se sada uvodi to povećanje od 12%, postavlja se pitanje - ko ovde ne govori istinu? Da li predstavnici Vlade kada kažu da je inflacija na nivou od dva do tri posto ili Zorana Mihajlović? Džabe vama, gospodine ministre, i džabe svima u Vladi i narodnim poslanicima iz vladajuće većine to što stalno ponavljate da je Srbija na dobrom putu i da je inflacija u Srbiji svedena na minimum, kada ministar u vašoj Vladi ovim merama i svojim delovanjem objašnjava da je zapravo prava stopa inflacije 12% Mi smo, naravno, potpuno svesni da ovo što mi pričamo i ove kritike koje mi iznosimo misle i mnogi koji sede u redovima vladajućeg režima, ali nažalost vi taj svoj stav ne možete i ne smete da iznesete, a mi ćemo se sve dok sedimo u ovoj Skupštini boriti za to da Zorna Mihajlović više ne bude na ovoj funkciji i da putarine u svakom slučaju budu smanjene u korist građana Srbije. Izvolite, koleginice Čarapić. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani ministre finansija sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku svog izlaganja želim da istaknem da svi zakoni, o kojima cele nedelje raspravljamo, tiču se isključivo privrednog rasta i održivog privrednog razvoja. Danas raspravljamo o razvojnim zakonima zato što imamo članove Vlade i predsednika Republike koji su odgovornom politikom uspeli da za samo sedam godina stabilizuju javne finansije. Zahvaljujući stabilnim javnim finansijama koje su rezultat teških reformi, mi danas realizujemo projekte kapitalnih investicija, i to iz realnih izvora finansiranja. Zato što imamo rast BDP i suficit u budžetu treću godinu zaredom. Pre samo dva dana, svi mi smo bili u situaciji da čujemo, ali i da vidimo na karti Srbiji, koju je dostavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture, da je u Srbiji od 2014. do 2018. godine izgrađeno 445,9 kilometra auto-puta i da je u toku izgradnja 102,7 kilometra. Molim vas, koja Vlada do sada je to uspela u savremenoj srpskoj istoriji. Najviše puteva je sada izgrađeno. Setimo se samo da smo 2014. godine imali katastrofalne elementarne nepogode, poplave koje su nanele ogromnu štetu i privredi, i poljoprivredi, i građanima. Procenjena šteta je tada bila preko jedne milijarde evra. To smo sve sanirali i uspeli da građanima omogućimo veći životni standard. Osim poplava 2014. godine, 2012. godine smo zatekli praznu državnu kasu. Podsetiću građane i sve prisutne da je zemlja 2012. godine bila bukvalno na ivici bankrotstva. Međutim, ništa nas ne treba čuditi od ovih uličara iz Saveza za Srbiju, čija je jedina politika obmanjivanje javnosti preko medija, a kojima gazduju Dragan Đilas i Dragan Šolak. Politika ovih iz Saveza za Srbiju su nezaposleni ljudi na ulicama, inflacija od 13%, 70% javni dug. Njihova politika je rijaliti programi, poljski toaleti u školama koje smo zatekli 2012. godine, zatvoreni muzeji, samoproglašena nezavisnost Kosova 2008. godine itd. Čitav dan bi mi bio potreban da nabrojim sve ono što su nam loše uradili. Ipak ne treba gubiti vreme za nešto što su građani rekli da ne vredi, da ne valja. Građani su ovima iz Saveza za Srbiju rekli da su prošlost. Ono što je realnost, što je budućnost Srbije, a rezultat je odgovorne politike SNS je svakako rast BDP od 3,6% u ovoj godini, a podsetiću građane da je rast BDP u prethodnoj godini iznosio 4,5%, što je bio najveći u Evropi. Zatim, imamo suficit u budžetu treću godinu za red, na stotine hiljada novih radnih mesta, na stotine fabrika itd. To je sve uslov da danas raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Dakle, uspeli smo da izgradimo 446 kilometra auto-puta, a da pri tom od 2009. godine ne povećavamo naknade za korišćenje tih istih puteva, i to zato što nismo želeli da opteretimo ni građane, ni privredu, jer ih je prethodni režim opljačkao. Tek sada kada smo građanima i privredi obezbedili viši životni standard i pružili modernu infrastrukturu, ali takođe smo obezbedili tranzit kroz našu zemlju za oko 20 miliona vozila, tek sada smo rešili da povećamo naknade za korišćenje istih tih puteva. Ovo je zaista odgovorna politika izvršne vlasti. Danas se u Srbiji radi i gradi, a da bi se urađeno i izgrađeno održavalo, sasvim je opravdano da mi građani, a i privreda damo svoj doprinos u tome da bi očuvali javna dobra kako bi naša deca magla da ih koriste. Zaista je bilo žalosno kada se tih godina od 2000. do 2012. godine ništa nije radilo. Verovatno će sada ovi pametnjakovići koji ne dolaze u salu, a za to primaju platu, umesto da su prisutni u plenumu, oni drže neke konferencije po holu Narodne skupštine i verovatno će na nekoj tih konferencija reći kako mi podižemo cenu putarine, kako to nije dobro itd, a ja želim da ih pitam - zašto nisu komentarisali Šolaka i povećanje cena usluga kablovskog operatera SBB za 100 dinara prošle godine? Pokušaće da predstave da je to strašno kada povećate cenu putarine za 60 ili 70 dinara, a mi pri tom taj novac ponovo vraćamo i građanima i privredi, a kada njihov Šolak poveća naknadu građanima za uslugu kablovskog operatera od 8%, pravdajući se da je to zbog inflacije, zbog koje inflacije, pa imamo nikad nižu stopu inflacije. Ona je prošle godine iznosila 2,2%, bila je najniža u Evropi, pa o čemu pričamo mi. Pa, građani Srbije treba da znaju da je na godišnjem nivou od 800.000 korisnika, taj Šolak ukupno prihoduje preko jedne milijarde dinara. Građani i privrednici plaćaju putarinu samo ukoliko koriste autoput, a naknade SBB plaćaju svakog meseca i gledali TV ili ne. Kako god, neka pričaju šta im je volja i onako to niko niti sluša, niti gleda, bitno je napomenuti da Republika Srbija ima najnižu cenu putarine po pređenom kilometru u Evropi. Pri tom je u Srbiji izgrađeno i obnovljeno najviše puteva i autoputeva nego bilo u kojoj evropskoj zemlji. Pa i svoj automobil ako želimo da koristimo moramo da ga održavamo i imamo nekakve troškove, pa i kuću svoju moramo da održavamo to iziskuje troškove. Pa, svako privredno društvo ima redovne troškove tekućeg održavanja. Takva je situacije i sa javnim dobrima, da bi nešto koristili moramo to i da platimo. Povećanje cene putarine je sasvim ekonomski opravdano zato što smo izgradili više nego bilo koja Vlada do sada, ponavljam još jednom. Gospodine ministre finansija i svi članovi Vlade, samo vi nastavite da odgovorno radite i gradite, građani će to umeti da cene i nagradiće vas na izborima, a poslanička grupa SNS nastaviće da prati i podržava vaš radi. Podržaćemo sve zakone koji su na dnevnom redu i sve ostale dobre zakone koji dođu u Skupštinu na raspravu. Zahvaljujem. Izvolite, kolega Ljubenoviću. Danas vodimo raspravu o izmeni zakona koju je iniciralo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za koju s pravom možemo reći da nije na ponos ministarstvu, niti ministru na čelu ministarstva, Zorane Mihajlović. Ovim predlogom zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, pomenuto ministarstvo i ministar Mihajlović žele da izmene visinu posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta, tj. visinu putarine. Naravno, izmena se odnosi na povećanje iznosa putarine za 12%, jer tako nešto se jedino moglo očekivati od vlasti koja se u potpunosti otuđila od naroda. Gospođa Mihajlović, izgleda da ne zna da su najvećem broju stanovnika Republike Srbije plate i penzije tako male da je nemoguće preživeti. Ona očigledno misli da svi građani Srbije imaju koliko i ona ima, pa mogu da podnesu sva poskupljenja koja ovoj vlasti padne na pamet. Izgleda da ne zna da su autobuske stanice i aerodromi svakodnevno zakrčeni ogromnim brojem mladih ljudi koji odlaze iz Srbije, jer ovde ne mogu da se zaposle i žive život dostojnog čoveka. Ti mladi ljudi odlaze sa namerom da se više nikad ne vrate u Srbiju. Prema pisanju BBS „Njuz“ na srpskom, da Dan siromaštva 17. oktobra 2018. godine, u Srbiji je 500.000 ljudi bez sredstava za osnovne potrebe.

Izvor BBS „Njuz“ na srpskom je namerno uzet, jer ministar Mihajlović samo takve izvore i priznaje. Gospođa ministar izgleda ne vidi propadanje srpskog poljoprivrednika, zbog uvozničkog lobija. Malo je poljoprivrednika koji mogu da budu zadovoljni trenutnom situacijom. Mnogo toga gospođa Mihajlović ne vidi. U stvari, ne želi da vidi, nju narod Srbije ne zanima.

I kada je on odobrio ovo poskupljenje, ministar Mihajlović se zaputila u Narodnu skupštinu da se poveća iznos putarina. Njoj je bitno ispuniti ono što kaže predsednik, kako se ne bi našla u njegovoj nemilosti. Da li je to u interesu građana Srbije, nju to ne zanima, a trebalo bi, jer se nalazi na čelu resornog ministarstva. Javnost u Srbiji je mogla da vidi izjavu Zorana Drobnjaka, direktora ili v.d. direktora JP „Putevi Srbije“, koju je dao 5. juna 2019. godine na pitanje – kako je ubedio predsednika Srbije da odobri poskupljenje putarine? Gospodin Drobnjak je tada rekao – rekao sam mu da je krpljenje rupa i održavanje puteva skupo i da ukoliko hoće da putevi budu dobri, mora povećati cenu putarina. O životu građana Srbije, dakle, odlučuje vlast iako ne znamo kako će se sva poskupljenja odraziti na obične građane u ovoj državi. Deo te Vlade vladajuće strukture je i već pomenuti gospodin Drobnjak za koga ne znamo da li je direktor, kako se on predstavlja ili v.d. direktora, kako piše na zvaničnoj internet strani JP „Putevi Srbije“ Ako gospođa Mihajlović zna odgovor na ovo pitanje, može slobodno da podeli sa nama i čitavom javnošću Srbije, kao i odgovor na pitanje – koliko godina je proveo u statusu v.d. direktora i da li je to normalno?

Uočene nepravilnosti su više od 40 dodeljenih poslova, vrednih preko 300 miliona evra, a kao krivac je identifikovan Zoran Drobnjak. U izveštaju stoji da je on u otvorenim postupcima nabavke umesto tenderske komisije sam eliminisao ponude uz objašnjenje da su neispravne, a pred sam postupak otvaranja ponuda, menjao je članove komisije. Državni revizor je tada napisao i to da „Putevi“ nisu uplatili 158 miliona dinara za putarine i naknadu za korišćenje puteva od 2008. godine. U njegovoj biografiji stoji dalje i to da je prvostepenom presudom pred Specijalnim sudom u Beogradu, u julu 2017. godine osuđen na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom izdavanja dozvole preduzeću „Nuba invest“, kao i da mu je tada izrečena zabrana rada na javnoj funkciji od tri godine. Radi se o davanju saglasnosti za izgradnju optičkog kabla pomenutom preduzeću, a Drobnjak je bio osumnjičen da je zloupotrebom službenom položaja oštetio državu za 2,5 miliona dinara. U jednom periodu se našao u sukobu interesa, istovremeno je bio akcionar preduzeća za puteve „Beograd“, koji je dugo godina dobijao najunosnije poslove od JP „Putevi Srbije“ Kasnije se pročulo da je te akcije ustupio u dobrotvorne svrhe domu za nezbrinutu decu „Zvečanska“ Umesto da nekog sa ovako bogatom biografijom, predsednik Srbije skloni sa važne funkcije koju ima, on mu je poslužio i odobrio je da poveća putarine, a ministar Mihajlović je izašla pred Narodnu skupštinu sa ovim predlogom zakona da to sprovede u delo. Kolika je šteta zbog svih ovih činjenica, građani Srbije će proceniti sami. Važno je istaći i to da je u januaru 2017. godine povećana putarina za 10% Sada je izvesno da će biti povećana za još 12%, umesto da se oni koji se rasipnički ponašaju sa državnim novcem sklanjaju sa mesta na kojima su rasipali državni novac, imamo situaciju da su oni i dalje na istim mestima i da odlučuju o tome da se građanima neprekidno povećavaju nameti. To nije dobra praksa i konačno bi trebalo prestati sa tim, jer sve ima svoje granice, pa i izdržljivost građana. Ako su predložena rešenja zakonska materija, naknada za korišćenje, uređenje javnih dobara zakonom, u sferi davanja pravne sigurnosti, privredi, razvoju privrede, nije sagledan jug Srbije novim autoputem i da umesto putna infrastruktura podstiče razvoj privrede i veći standard građana, u ovom slučaju je sasvim drugačije. Zahtev građana Predejana i odluke Skupštine grada Leskovca nisu prihvaćeni od prethodnog režima da petlja izlaz bude na suprotnoj strani u okviru motel Predejane, kako bi nastavio da funkcioniše i proširuje svoje kapacitete. U interesu građana Leskovca sada imamo smanjenje poslovanja za 30% manje. Pomenutom realizacijom stvorili bi se uslovi za podsticaj razvoja Crne Trave, Vlasinskog jezera i razvoj stočarstva sa već postojećom savremenom farmom na Čemerniku. Osiromašenje građana Leskovca i iseljavanje sa pomenutih područja. Hvala kolega Ljubenoviću. Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić. Izvolite. Nekoliko stvari je pomenuto dame i gospodo što smatramo spornim. Pre svega, u ovom poslednjem izlaganju, tvrdnju da se vlast, kako je rečeno, otuđila od naroda. Uz druge stvari, naravno, u onom prethodnom da činjenica da se već tri godine zaredom u budžetu može konstatovati suficit. Da li može da se taj suficit upotrebi na neki dobar, i za građane valjda, koristan način? Dakle, odgovarajući odgovori i na jedno i drugo pitanje ili napomenu, može da se pronađe u onome što se tiče povećanja plata i povećanje penzija u ovoj zemlji. Koliko smo puta poredili samo vrednosti koje smo imali za prosečnu planu nekada i danas za prosečnu penziju, nekada i danas? Da li je činjenica ili nije činjenica da se taj suficit koristi upravo za to da se poveća prosečna plata u Srbiji gde god može da se utiče? Naravno, tamo gde se neposredno pita država, ali posledično, to proverite kod predstavnika stranih investitora. Povećanje u državnom sektoru povlači, podstiče i povećanje u privatnom sektoru. Kada imate i jedno i drugo u zajedničkom efektu, vi imate ovih 460 evra prosečne plate danas, upravo zahvaljujući tom ozbiljnom i odgovornom odnosu ljudi kojima je stalo do građana. Kad kažem – stalo ljudima, mislim konkretno stalo Aleksandru Vučiću, stalo Vladi Srbije koju bira SNS, dakle stalo do tih građana, pa im onda obezbede pametnim postupanjem da ima tog proseka od 460, ako je koliko veći od onih čuvenih 340 Đilasovih, i da poredimo druge stvari vezano za ono vreme i današnje, možemo do sutra, i da znate šta, sve nam odgovara. Mislim da je gospođa Belačić pomenula nekih 12% inflacije na godišnjem nivou, siguran sam da nije mislila ozbiljno kad kaže da je to situacija u Srbiji danas. Siguran sam da nije mislila ozbiljno, nego je to trebalo da posluži kao neka valjda zgodna metafora. Ali, na stranu to što svi ovde znaju da je danas red veličine 2% godišnje, pitanje, jel se sećate kada je stvarno bila dvocifrena ta inflacija? Bila je u ovom zemlji nažalost dvocifrena inflacija na godišnjem nivou. Da počnemo da premotavamo film pa da vidimo kakve to veze ima sa brigom za građane koju mi pokazujemo danas, a koji nisu pokazali ti neki zbog kojih, kako vidim, vrlo burno, sve lepo i sve pristojno reagujete. Ne morate toliko da ih branite, nema potrebe. Nego, setite se vi pa nam kažite kada je to bilo dvocifrena inflacija, pa ćemo da vidimo zašto je to za raspravu važno. Završavam sa ovom napomenom. Kada se lako iznose vrlo grupe, a potpuno netačne ocene, ima veze sa onim što ste pominjali u današnjoj raspravi, kada se vrši neka konvergencija ili neki limes dostiže, da vam kažem nešto, kada se u graničnom procesu dostiže vrednost podrške na izborima koje je vrlo blizu nule, onda ljudi sebi dozvoljavaju svašta, pa i da izriču potpuno neodgovorne stvari.

Ne bih hteo da nešto posebno polemišem sa uvaženim kolegom iz razloga što same činjenice govore u smislu, ono što je sve objasnio i što se veoma često služe tim objašnjenjem koliki je suficit i koliko je poboljšanje standarda života, ja bi samo hteo da dam konstataciju, koliki je odlazak mladih, obrazovanih ljudi koji svakodnevno odlaze iz Srbije? Reč ima Vjerica Radeta, povreda Poslovnika. Povreda Poslovnika odnosi se na davanje replike. Zaista ne mogu da razumem po kom osnovu je malopre kolega dobio pravo na repliku? Da li je Toma Ljubenović pomenuo njega imenom? Nije. Da li njegovu stranku? Nije. Da li njihovo visočanstvo? Nije. Dakle, vi ste nešto mnogo nervozni. To jeste problem kada vi iz vlasti nemate argumente na ono što mi pričamo i kada želite da skrenete pažnju javnosti da vi danas govorite o tome da ćete putarinu povećati za 12%, to niko još od vas nije pomenuo i onda vi pokušavate u ovom vremenu, koje je onako dobro za gledanje, da svako od njih može da se javi da replicira. Vi, onako, da im se ne bi zamerili brzo će lista da se pravi, pa onda oni mogu šta god hoće. Molim vas kolega Marinkoviću, sačuvajte dostojanstvo lično pre svega, pa onda i dostojanstvo Narodne skupštine. Nemojte da vam oni naređuju, kad kažem oni, mislim na poslanike vladajuće većine. Vi ste tu sa ovlašćenjima predsednika Narodne skupštine i vas vezuje i obavezuje jedino ovaj grozni Poslovnik, najgori na svetu, ali takav je kakav je, morate da ga poštujete.

Molim vas da ujednačite aršine, da se ne izlažete nervozi, da hladnokrvno u skladu sa Poslovnikom vodite ovu sednicu Narodne skupštine i da konačno počnemo da komuniciramo sa ministrom koji je ovde došao da bi razgovarao sa narodnim poslanicima. Kada budem govorila, pohvaliću ga za nešto o čemu smo razgovarali pre nekoliko meseci, ali ne mogu da dođem do izražaja, ne može ministar da dođe do izražaja kada vi… Ali, grešite, znate ovi što im se vi toliko dodvoravate neće uticati na onu listu o kojoj vi razmišljate, neće majke mi, ja znam. Ne znam stvarno o kojoj listi vi pričate, ali kada je današnja sednica Narodne skupštine u pitanju, ja cenim tu vašu političku veštinu i sve je to u redu. Ali, sami znate da sam tolerantan prema svima i da apsolutno se trudim da poštujem Poslovnik i sve one procedure koje su sadržane u njemu i da dam jednako vremena i članovima većine i članovima opozicije i to gospodin Milorad Mirčić vrlo dobro zna i Ljubenović i svi drugi. Tako da, mislim da to ne stoji što ste rekli. Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić.